14. kde se také nacházíme před hlasováním o návrhu na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Paní zpravodajka? Také ne. Pan zpravodaj Valenta také ne.

Proti? Hlasování končím.

Chcete zpochybnit hlasování ?

Děkuji za pochopení. Ano, já tedy nechám odhlasovat vaši námitku. Kdo je pro přijetí vznesené námitky? Proti? Hlasování končím. Budeme tedy opakovat hlasování, a dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

V tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst.

Proti? Hlasování končím.

Nyní tedy budeme pokračovat podrobnou rozpravou, kterou v tuto chvíli zahajuji. Do ní vidím přihlášku pana poslance Tejce. Prosím, máte slovo.

Takže je to zpřísnění, které podle mého názoru v případě převodu nemovitosti je namístě. Děkuji. Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. A pan zpravodaj? Také ne. V tuto chvíli tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a končím projednávání tohoto bodu.